Jestli ten hlavní zákon byl trochu složitý a lehce nesrozumitelný, tak to, co nám tedy Ministerstvo vnitra předkládá jako tu tzv. prováděčku a zase to není vina pana ministra, vím, že je to víc na legislativě a na dalších to už je úplně nesrozumitelné. Ale míra chaotičnosti tohoto tisku je naprosto nebývalá. Nejedná se zdaleka jenom o promítnutí věcí bezprostředně vyplývajících z ochrany osobních údajů do ostatních tisků . Všechny rezorty se tam pokusily si propašovat řešení ještě jiných problémů. Například na ukázku strana 82 důvodové zprávy tvrdí, že návrh policejního zákona, návrh novely zákona o policii, rovněž zpřesňuje stávající problematiku vykázání osoby žijící ve společné domácnosti v případech domácího násilí, a to i s ohledem na právo dítěte žijícího v takové domácnosti.

Problém je, že toto je v důvodové zprávě, ale už to není v textu zákona, protože v průběhu projednávání na vládních orgánech to vypadlo, bylo to promítnuto do té speciální části důvodové zprávy, ale nebylo to už promítnuto do důvodové zprávy jako takové. Stejně tak dochází k velikému nešvaru, a tím se samozřejmě budeme muset technicky zabývat na ústavněprávním výboru, že vláda začíná ve svých návrzích přečíslovávat paragrafy stávajícího zákona.

A myslím si, že by Legislativní rada vlády měla opustit tento nešvar a že by opravdu čísla paragrafů měla zůstávat stejná. To jsou ty technické výhrady, které bych měl. Nyní několik věcných výhrad, které bych rád zmínil. První a možná nejzásadnější pro mě je otázka, proč v těch výjimkách, které jsou stanovené pro jednotlivé druhy zpracování osobních údajů, jsou pro veřejnou správu a pro nějakou možnost veřejné správy zachovat si údaje i údaje, které jsou zpochybněny, proč jsou voleny dvě odlišné formulace. Rozumím tomu, že když sbírám na důchodové pojištění, na zdravotní pojištění, na daně, na spoustu dalších věcí, tak že samozřejmě není možné uplatňovat všechna pravidla, která se jinak vztahují na sběr osobních údajů, není možné, abych si navrhoval jejich libovolnou úpravu, není možné být zapomenut a další věci.

A to je formulace v sociálním zabezpečení. Tato formulace je pak v několika dalších paragrafech.

Další námitka tady už byla částečně vznesena paní poslankyní Valachovou.

Pokládáme to za nesrozumitelné. Není přesně důvodu, aby se tak stalo.

Já bych se samozřejmě přikláněl k té druhé variantě.

tu bych pokládal za naopak velmi nešťastnou a vedoucí úplně obráceným směrem a jenom takovou snahu za každou cenu promítnout evropskou směrnici zcela zbytečně. Myslím, že můžu pak až v dílčím projednávání na výboru poukázat na ty další zásadnější problémy, které se zákona dotýkají.

Co to má znamenat?

Spíš se tím snažím bohužel ukázat, že některé věci v prováděcím zákoně směřují nad rámec provedení GDPR, nad rámec provedení toho zákona, který jsme projednávali jako minulý bod, a že se budeme muset zabývat tím, kde se tam pokusily resorty a jejich resortní legislativy propašovat nějaké drobné miny, které mají směřovat někam jinam než k ochraně osobních údajů.